Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh. Nyní přecházíme ke skupině návrhů poslance Milana Ferance, kde F1 až F5 je autory pan poslanec Feranec. Pod návrhy F6 až F12 je také v systému kolega Feranec. Přihlásil se k nim mým jménem. U návrhu F1 Milan Feranec navrhuje vypustit nadbytečnou skutkovou podstatu. Je to legislativně technická úprava. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Doplňuje, rozšiřuje oprávnění Drážní inspekce při šetření příčin mimořádných událostí. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Další návrh. Nyní prosím F4 Milan Feranec. Stanovisko hospodářského výboru kladné. Pan ministr?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Další návrh. Dále návrh F5, který mění podmínky pro možnost přímého uzavření smlouvy o veřejných službách tzv. přímým zadáním. Stanovisko garančního výboru je záporné. Pan ministr? Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Nyní návrh F6, který mění postup při tzv. konzervaci dráhy ze strany SŽDC. Stanovisko garančního výboru je záporné. Pan ministr? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Stanovisko garančního výboru v tomto případě bez stanoviska. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Nezpochybňuje? Tak dobře, děkuji. Můžeme pokračovat. Děkuji. Za tento návrh já osobně děkuji, protože jsem ho podporoval. Omlouvám se, neměl bych to teď jako zpravodaj říkat.

Hospodářský výbor bez stanoviska. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Návrh F9 zavedení tzv. fikce souhlasu v případě, že úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře nevydá rozhodnutí návrh do 40 dnů. Stanovisko hospodářského výboru je bez stanoviska. Pan ministr?

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Další návrh.

Stanovisko garančního výboru je kladné. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Nyní prosím pozměňovací návrh FeranecKolovratník. Zjednodušení podmínek uznávání při posuzování a povolování technické způsobilosti historických vozidel.

Děkuji vám.

Týká se onoho zde diskutovaného kácení dřevin. Pokud bude tento návrh přijat, je nehlasovatelný G2. Pokud by přijat nebyl, budeme hlasovat o G2 Květy Matušovské. U F12 stanovisko garančního výboru je doporučující. Pan ministr? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Děkuji. A nyní přecházíme k bodu G3, také návrh Květy Matušovské, kde navrhuje omezit rozsah využití jednotného jízdního dokladu. Stanovisko garančního výboru je negativní. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám.